Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, ve druhém čtení samozřejmě nechci opakovat výhrady a důvody k návrhu zákona o státním rozpočtu a zdůvodňovat tak, proč není možné, abychom poté, co byly schváleny základní ukazatele v prvním čtení, tento návrh podpořili. Jenom velmi stručně shrnu, že rozpočet kromě toho, že podle našeho názoru sleduje velmi špatnou a pro budoucnost škodlivou rozpočtovou politiku, především ve svých číslech říká něco úplně jiného, než jak ho verbálně prezentují členové vlády, zejména tedy pan premiér a pan ministr financí. Rozpočet nešetří běžné provozní výdaje, naopak je prudce zvyšuje. Rozpočet neuvolňuje kapitálové výdaje, naopak počítá s investicemi nižšími, než investovala minulá vláda v době největší krize. Rozpočet poměrně trestuhodně zanedbává jeden z nejvýznamnějších prorůstových výdajů a to jsou výdaje na vědu a výzkum. Rozpočet pravdivě, ale v rozporu s verbální prezentací nepočítá ani se zvyšováním efektivity výběru daní, která byla tolikrát slibována a minulá efektivita tolikrát kritizována. Ale nechápu, proč tedy bývalá efektivita byla předmětem kritiky a proč se pořád slibuje něco, čemu nevěří ani ministr financí, když plánuje příjmy na příští rok.

První otázka je, proč, pane ministře, i do návrhu státního rozpočtu promítáte svoji již pověstnou nechuť dodržovat zákony České republiky.

A jakkoliv nám zákon ukládá, aby se rozpočet opíral o platnou legislativu, u poplatků u těžební činnosti jste naplánoval v příjmech zhruba sedmkrát vyšší příjmy než v minulosti.

Jsou to stamiliony, ale je to respekt k zákonu.

Tady bych poprosil odpověď, jak se tohle mohlo stát, zvlášť když to není nijak dramatická částka.

Problém je, že došlo ke změně trendu a ke zhoršení nejenom v roce 2014, tedy v roce letošním, ale že v sešitě H opět pravdivě přiznáváte, že v tomto trendu budete pokračovat a že i v roce 2015 dojde k dalšímu zhoršení stavu veřejných rozpočtů oproti roku 2014.

Jaké důvody vás k tomu vedou, že navrhujete rozpočet, o kterém pravdivě a zodpovědně říkáte: my to zhoršujeme. Tak by snad mohla Sněmovna dostat odpověď na otázku proč. Proč pokládáte za nezbytné to zhoršovat? A máte pravdu. Já vám dávám za pravdu. Jenom prosím, aby se to neinterpretovalo zase tak, že Kalousek tvrdí, že se něco zhoršuje. Ne, ministr Babiš ve svém materiálu v sešitě H pravdivě popisuje, že v roce 2014 došlo ke změně trendu a že i v roce 2015 pokračuje ve zhoršování stavu veřejných rozpočtů. My to prostě chceme zhoršovat, protože jsme slíbili, že bude líp.

Třetí otázka se rovněž týká vašeho textu a vašeho pravdivého konstatování v sešitě H, ke kterému se kloním, že nelze počítat se zlepšením bez dalších systémových opatření v rámci rozpočtu.